Tudíž budeme hlasovat o posledním bodu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu o předložení odpovědi České republiky k předběžnému návrhu auditu Evropské komise výboru pro evropské záležitosti Parlamentu České republiky k projednání před jejím odesláním.

Prosím. Nyní je zde poslední návrh usnesení, který předkládá pan předseda klubu ANO Faltýnek. On má dva body, nicméně si myslím, že zde bychom nemuseli hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť.

za druhé zprávu, jaké kroky učinily české orgány vůči osobám, které zavinily korekce.

Paní poslankyně Pekarová Adamová ruší svoji omluvu, protože měla omluvu do 19 hodin. Je zde přítomna.

Že ale nebyl schválen bod, který hovoří o tom, že Česká republika se vypořádá s tou zprávou objektivně, nestranně a transparentně, to si myslím, že je úplně v rozporu s tím, co jsme tady v té plejádě ministrů v úvodním začátku této schůze slyšeli. Takže Sněmovna si nepřeje, aby to bylo objektivní, tedy hlasy poslanců, kteří hlasovali proti nebo nehlasovali pro schválení tohoto jednotlivého bodu, aby to bylo objektivní, nestranné a transparentní. To mi přijde skoro až je to minimálně úsměvné, ale je to tedy zpráva o tom, jak to ve skutečnosti bude probíhat.

Je to ostuda.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Výsledek hlasování mě nepřekvapil.

To se vám nepovede.

A já se docela těším, až se budete jednou vy všichni vymlouvat z toho, jak jste dneska hlasovali, a budete říkat no, my jsme neměli úplné informace. My jsme tam dali informace naprosto přesné! A to, že neprošlo usnesení Sněmovny, aby Česká republika nestranně posoudila ten audit, je přece jasné. Vždyť už víme od včerejška, od neděle, premiér už řekl, jak to dopadne. Ministři řekli, jak to dopadne. To je všechno.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu předsedovi klubu ODS. Pane předsedo, lžete! Protože my jsme tady přece říkali od začátku, že chceme, aby české orgány, hlavně Ministerstvo financí, posoudily celou situaci, že samozřejmě si uvědomujeme, že můžou existovat rizika, aby Ministerstvo financí posoudilo ta rizika, jestli může dojít k zpronevěře peněz českých daňových poplatníků. A jestliže ano, aby Ministerstvo financí a české orgány navrhly, jak tuto věc řešit.

Proto jsme neschválili, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Pirátů Bartoši, vaše návrhy usnesení, protože máme svůj návrh usnesení, který jasně říká to, co chceme, to, co od této situace čekáme, a to, aby České republice nevznikla žádná škoda: